Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych vás požádal, abyste se usadili na svá místa. Rád bych zahájil 30. schůzi Poslanecké sněmovny.

Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby ve středu 17. června.

Prosím tedy, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi nahlásili čísla náhradních karet. Paní poslankyně Semelová má náhradní kartu 68.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, máme před sebou první hlasování na této schůzi. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu schůze.

Kdo je proti? Děkuji vám. Pořad této schůze byl schválen.